Mám pro to velmi jednoduchý důvod.

Dovolte mi opět jednu stručnou ilustraci.

Nicméně tento člověk ten úvěr, miliardový úvěr, dostal.